Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Paní poslankyně Strnadlová má kartu číslo 10 a já hlasuji s kartou číslo 1. Pan poslanec Kolovratník karta číslo 13. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na ověřovatele schůze. Není tomu tak. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

Hlasování má číslo 1. Konstatuji, že jsme tedy ověřovatelkami 13. schůze Sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a členové vlády: Z poslanců pan poslanec Adam zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová osobní důvody, pan poslanec Bartošek do 12. a od 17. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Brázdil pracovní důvody, pan poslanec Gabal bez udání důvodu, pan poslanec Gazdík do 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Holeček osobní důvody, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Kalousek osobní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Korte pracovní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Ondráček osobní důvody, pan poslanec Pilný pracovní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Skalický osobní důvody, pan poslanec Štětina zdravotní důvody, pan poslanec Toufar osobní důvody, pan poslanec Tureček pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová osobní důvody, pan poslanec Vozka zdravotní důvody, pan poslanec Zavadil osobní důvody, pan poslanec Zemánek zdravotní důvody.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Filipa, kterému udělím slovo. Děkuji, pane předsedo.

Proč je velmi důležitá? Protože v tuto chvíli se vede spor o tom, jestli existuje, nebo neexistuje jednotný metodický pokyn, jakým způsobem u tohoto zákona postupovat. Jestli jste si všimli při našem návrhu ohlášení, že máme zájem, aby to Sněmovna ohlásila v České televizi v pořadu Události, komentář, prohlásil pan ministr kultury, že žádný metodický pokyn není. Mluvčí Státního pozemkového úřadu řekla, že metodický pokyn existuje. Já ho tady mám před sebou. Ten metodický pokyn ovšem nezahrnuje všechny věci, které v tomto případě k zákonu je potřeba realizovat. Říkám to zcela vážně, protože dochází k určitým excesům, které bychom neměli jako zákonodárci v rámci kontroly exekutivy pominout.

Ten příděl získaly konkrétní fyzické osoby. Tyto fyzické osoby ho vyplatily, tedy zaplatily řádně za tento majetek a splnily podmínky tohoto zákona o první pozemkové reformě.

Ten řešil postupně krajský soud, Nejvyšší soud a Ústavní soud České republiky, když celá soudní soustava včetně Ústavního soudu rozhodla, že takový nárok tady není, protože ten majetek nebyl řádu od roku 1919, protože jak mnozí z vás víte, zákon o první pozemkové reformě převáděl majetek okamžitě a zůstával tomu původnímu vlastníkovi pouze ve správě až do doby vyplacení té náhrady, která samozřejmě tam byla povinná. To je jedna věc, kdy prostě ta žádost je ale opakována, a není tedy jasné, jak se k tomu Státní pozemkový úřad bude chovat, když tady je jednoznačné, že tento zemědělský pozemek v podstatě je nejen mimo majetek církve, že jí nikdy nenáležel od roku 1919, ale že už je nyní majetkem fyzické osoby, která není jistě osobou povinnou. Pokud to chcete, samozřejmě potom musíme nést za to politickou odpovědnost.